Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Já jen krátce, protože Správa železniční dopravní cesty nebo respektive Správa železnic je, řekl bych, odborná organizace.

To je asi všechno.

Pan ministr, má zájem? Takže pokročíme dál.

Prosím.

Dobře, takže stahujete svoji interpelaci.

Pokročíme dál.

Děkuji.

Poprosím pana vicepremiéra o odpověď. Vážený pane poslanče, děkuji moc za dotaz.

Mimo jiné i proto jsme tady diskutovali včera vládní návrh po mnoha a mnoha letech na takzvaný liniový zákon.

A teď konkrétně, tak jak jste zmiňoval, tam máte celou řadu věcí správně.

A opětovně říkám, to je ten důvod, proč se, mimo jiné, snažíme změnit stavební zákon. A věřím, že se nám to podaří a že i Sněmovna k tomu tak přistoupí. S jistotou lze ovšem očekávat, že po vydání územního rozhodnutí dojde k odvolání, které bude řešit Magistrát hlavního města Prahy.

Pochopitelně, budeli souhlas dotčených obcí. Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Vidím, že ano. Prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď.

Jaká je tedy vaše představa nebo odhad toho, kdy bychom ten okruh mohli vnímat jako pro Pražany slib, že bude dokončen?

Jak stavební zákon, tak liniový zákon.